Takže abychom byli korektní, takto mi to Finanční správa sdělila a takto to tady uvádím.

A já samozřejmě nemám žádné informace o šetření německé finanční správy. Ale jenom vám řeknu, jak vlastně fungují takovéto zprávy, takovéto informace jiných zahraničních správ.

Já děkuji. Odmítá to Finanční správa, která mi dala toto stanovisko.

To znamená, že to nebylo nikde zameteno.

A ještě pro vaši informaci technicky.

To je sice pravda, ale ne úplná.

Děkuji za dodržení času. Děkuji, pane předsedající.

Zdůrazňuji, že se jedná o plán péče a výchovy pro děti od šesti měsíců do čtyř let, tedy pro děti, které zatím nemají rozvinuté kritické myšlení a přijímají a přejímají to, co jim jejich autority řeknou. Kdyby bylo v plánu péče napsáno, že se má vzbuzovat úcta k druhým lidem a k respektu ke svému okolí, přírodě, k jiným národům, pak bych tu dnes nestál a souhlasil bych. A zároveň jsem bohužel marně hledal nějaké podpůrné věty k výchově také k tradičním hodnotám.

Takže se chci zeptat, zda se budou podobná doporučení péče a výchovy dětí týkat také jeslí podle vámi připravovaného zákona? Děkuji za odpověď.

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl jsem se zeptat paní ministryně, jestli plánuje škrty v oblasti Probační a mediační služby, protože to jsou informace, které se teď poměrně šíří mezi odbornou veřejností, a myslím si, že to je potenciální problém, protože Probační a mediační služba má poměrně důležitou úlohu v tom, aby se nám dařilo snižovat recidivu a aby nemuseli daňoví poplatníci platit tolik peněz za vězně, kteří jsou ve vězeních. Takže já bych byl velmi rád, kdyby mě paní ministryně mohla ujistit, že tyto obavy jsou plané a že žádné nápady na snížení peněz na Probační a mediační službu nehrozí.